Jedna část je v daňovém balíčku, který tady předevčírem předkládala paní ministryně Schillerová. Tu další část, jak rychle rozpoznat a řekněme být schopni určit, že tato osoba už nikdy nic nesplatí, proto je zbytečné ten dluh za ni stále někde vést a je možné ho daňově uznatelně odepsat, budeme muset řešit až někdy v budoucnu.

Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Bláha, po něm paní poslankyně Válková. Máte slovo. Já jsem rád, že to tady zaznělo, že mám ještě čas sem přijít. Je s podivem, že nikdo si neuvědomuje, když ten zaměstnanec jde k insolvenčnímu řízení, kolik dokumentů musí firma připravit pro toho zaměstnance, aby mohl to insolvenční řízení zahájit.

Protože ten zaměstnanec, jestliže má povinnost zaplatit pouze 30 % a na tu povinnost 30 % z 800 tisíc mu stačí jenom čtyři tisíce měsíčně a v okamžiku, kdy bere 27 tisíc čistého a spadne najednou do skupiny lidí, která bude brát jenom 14 tisíc čistého, tak samozřejmě se tomu nechce podrobit a odchází do šedé ekonomiky, takže zaměstnavateli vystupují na povrch další povinnosti, kterými se musí zabývat. V nejhorším případě, kde sežene dalšího pracovníka, protože většina lidí na práci je pouze z toho, aby ti, kteří pracují rukama, kteří jsou právě v insolvencích a v exekucích. Takže myslete na to. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Nicméně to, co tady projednáváme, je úplně o něčem jiném a myslím si, že každý z nás, troufnu si říci, se nemůže věnovat všemu.

Čili já bych doporučovala, abychom od těch politických, faktických dopadů šli k tomu, co tady my jako Sněmovna můžeme, to znamená odsouhlasit novelu insolvenčního řízení, která výrazně zlepší postavení těch, o které vám tolik jde. Děkuji. Nebo do rozpravy. Můžete do rozpravy, takže do rozpravy. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Bláhu prostřednictvím samozřejmě pana místopředsedy.

A pokud nedoloží, že nějaký příjem má, tak žádné oddlužení nikdy schváleno nebude. To znamená, do žádné šedé ekonomiky neutíká. On utíká do šedé ekonomiky a s tím mají potom zaměstnavatelé spoustu práce.

Dámy a pánové, já prosím o klid, abychom se navzájem slyšeli v Poslanecké sněmovně. Bude zde reakce pana poslance Bláhy, který se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Já jsem rád, že tady všichni prostřednictvím pana předsedajícího vědí, jak to chodí v podnikatelském prostředí. Jsem za to opravdu rád, že máte přehled. Ale přesto vám ještě jednou popíšu, jak to funguje, abyste to opravdu věděli.

Když dojde k tomu oddlužení, tak ten dotyčný zaměstnanec zjistí, že mu nic jiného nezbývá, aby uživil svoji rodinu, než odejít od toho, kdo mu chce platit oficiálně, anebo se i zeptá toho svého zaměstnavatele jsi ochoten mi platit načerno?

To je normální praxe. Jenže vy žijete tady, ve zlatém pozlátku Poslanecké sněmovny, a já žiju tam, kde ti zaměstnanci to po mně vyžadují. A informace jsou základ k tomu, abychom mohli něco řešit. Až si o tom budete chtít se mnou popovídat, jsem nakloněn tomu a rád vám to vysvětlím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozprava bude pokračovat faktickými poznámkami. Přihlášeni jsou paní poslankyně Richterová, pan předseda Stanjura, pan poslanec Benda, pan poslanec Veselý. Ta atmosféra tady není taková, abychom mohli pokračovat v jednání. Prosím všechny, aby se ztišili a mohli jsme v důstojné atmosféře dokončit projednávání tohoto bodu. Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já bych ráda, abychom se dostali k hlasování. Pouze chci věcně upozornit, že budeme mít šanci projednávat návrh, který sníží administrativní zátěž pro podnikatele.

Takže to je obrovská zátěž.

Prosím, to bude řešit, pokud se to dostane na projednání, což věřím, že ano, novela exekučního řádu a přispěje ke zlepšení teritorialita exekutorů.